Děkuji panu zpravodaji, posaďte se na místo zpravodaje. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného.

Nemáte. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Nezaznamenávám. Vy se hlásíte? Půjdeme na hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je pro?

A výsledek je přijato.

Tímto ukončuji tento tisk a předávám řízení schůze kolegovi Pikalovi. Přeji hezký podvečer.